Ale to vám nevadí.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Prosím, paní poslankyně. Já nebudu tak rozvášněná. Také bych chtěla zareagovat na pana poslance Lochmana. Já si vás také vážím velice, ale to, co jste tady řekl, je velká nepravda. Když si vezmete, tak my tady načítáme body nejsou načteny. My se snažíme svolat mimořádnou schůzi neschválíte nám program. Dneska svoláme schůzi, hnutí ANO svolá schůzi, kdy vám chce, nebo vládě chce vyjádřit nedůvěru a ve finále to končí tím, že vás tady skoro musíme prosit, abyste otevřeli rozpravu, protože jste si tam dali všechny svoje ministry s přednostními právy, a kdybyste neotevřeli rozpravu, tak my tady budeme sedět do rána, nebo respektive do dvanácti hodin, a poslouchat ty chvalozpěvy. Takže to je celá pravda. Je škoda, že tady není pan premiér. Ona má právo předkládat zákony nebyl tady ani jeden. Všechno berete, byť tam ty zákony jsou načteny v systému pod nějakým číslem, vaše tam přijdou až poté, stejně se berou vaše zákony, naše tam zůstávají, opoziční okénko už nebylo, ani nepamatuju, interpelace za minulý rok z těch osmnácti jich bylo deset.

Nic jiného se tady neděje. Já chápu, že nás tady chcete moralizovat, ale měli byste si nejdříve zamést před vlastním prahem. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Malá. Paní poslankyně, prosím.

V minulém volebním období my jsme byli v koalici a my jsme schvalovali vaše návrhy, vaše body jednání. Minulý týden, co se tady odehrálo, to byla prostě katastrofa.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně.

Ano, stojí to hodně.

Děkujeme, že jste nám milostivě dovolili mluvit aspoň po sedmé hodině. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, jaký měla návrh naše kolegyně, i tak to bylo velmi nekorektní.

Mám tam opravdu věcné dotazy, ale bylo mi to znemožněno. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, to, že nám tady bylo argumentováno panem kolegou Lochmanem, prostřednictvím paní předsedající, že to stojí 3,5 milionu na den, a bylo nám to vyčítáno, že vlastně tady chceme vyslovit nedůvěru vládě, tak je to ale, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, důsledek toho, že vy nás skutečně v té Sněmovně nepouštíte ke slovu. Zhruba tak jste to řekl.

Ale já bych chtěl říct, že právě vy, zástupci STANu, byste měli řešit především svoje problémy, a ne nás tady všechny poučovat. Paní poslankyně, prosím. Milé kolegyně, milí kolegové, neexistují jenom negativní příklady.